Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tahle vládní novela o důchodovém pojištění je velice nešťastná nejen obsahově. To je na ní samozřejmě to vůbec nejhorší, a pokud projde, budou škody a nespravedlnosti spáchané touto vládou na současných i budoucích důchodcích nevratné. Ale jsou tu ještě delší negativní konotace. V první řadě ta, že změna podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, přesněji řečeno změna k horšímu, předchází legislativní úpravě dřívějšího odchodu do řádného a nekráceného starobního důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích. Závazek této legislativní úpravy byl už dokonce součástí vládního prohlášení předchozí vlády. Je nehorázné, že ji současná vláda není schopna předložit, a to, že v této naléhavě nutné a potřebné změně zákona o důchodovém pojištění předchází návrh na výrazné zpřísnění podmínek pro odchod do kráceného předčasného důchodu a jeho další čerpání, je závažná chyba a vyvolá to v budoucnu veliké a vážné problémy pro příjemce důchodů i pro exekutivní či justiční orgány. Tolik na úvod. Co se týče samotné vládní úpravy systému předčasných důchodů, jde o asociální a diskriminační sérii opatření, která může vyvolat a velice pravděpodobně také vyvolá ještě řadu sporů.

Není možné a přípustné trestat lidi, kteří od příštího roku budou chtít odejít do předčasného starobního důchodu, pěti různými způsoby. Je ze strany vlády hanebné hojit se na těchto lidech a k tomu jako určitý zvrácený bonus snížit všem důchodcům řádnou valorizaci důchodů, a tu mimořádnou, tak jak ji známe dnes, jim rovnou zrušit a nahradit ji dočasnou sociální dávkou, přičemž lidem v předčasném starobním důchodu chce vláda na tři roky sebrat jakoukoliv valorizaci zásluhové složky jejich důchodů. Máte rozum? Zřejmě nikoliv.

Jak jsem nedávno prohlásila směrem k premiéru Fialovi při ústních interpelacích, tato vláda se za rok a půl svého působení velice nepěkně vybarvila do ošklivých a asociálních odstínů barev. Naší povinností je na to upozorňovat a stát na straně důchodců a všech slušných pracujících občanů. I proto podávám k tomuto vládnímu návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění za hnutí SPD celkem deset pozměňovacích návrhů, a také tímto podávám návrh na zamítnutí. A v případě, že by neprošel, podávám také návrh na vrácení předkladateli k dopracování. V návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2780 navrhuji zachování současného nastavení systému předčasných důchodů, tedy nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve pět let před vznikem nároku na odchod do řádného starobního důchodu a zároveň nejdříve v šedesáti letech věku po splnění 35 let doby účasti na důchodovém pojištění, přičemž krácení výše tohoto důchodu zůstane odstupňováno ve třech současných typech koeficientů dle doby, která příjemci tohoto důchodu schází do vzniku nároku na řádný nekrácený starobní důchod s tím, že předčasný důchod bude i dále plně valorizován jako řádný důchod.

Nedává vůbec logiku, když dnes si lze k předčasnému důchodu přivydělávat na nepojištěné dohody mimo pracovní poměr anebo jako osoby samostatně výdělečně činné na vedlejší činnost, ale jako zaměstnanec na částečný úvazek nikoliv. Tato úprava by přitom pomohla důchodcům, výrazně by i zvýšila příjmy státu na důchodovém pojištění a zlepšila by bilanci důchodového účtu.

To plně postačuje k tomu, aby předčasný důchod nebyl pro občany se stejnými předchozími pracovními příjmy a pojistnými odvody vyšší a výhodnější než řádný důchod. To je z hlediska spravedlivého nastavení systému důchodů zcela dostatečné.

To je jediný spravedlivý způsob ochrany příjemců důchodů před zdražováním a před pádem do příjmové chudoby. V návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2790 navrhuji zachování současné základní podoby nastavení řádné i mimořádné valorizace důchodů s tím, že v rámci mimořádné valorizace by se procentní zásluhové výměry všech důchodů zvyšovaly vždy všem jejich příjemcům o stejnou nominální finanční částku, která by odpovídala částce rovnající se podílu aktuální výše inflace na průměrném důchodu.

V zájmu ochrany našich důchodců vás žádám o podporu těchto našich pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

Vy byste mohla navrhnout například vrácení garančnímu výboru k novému projednání, ale v tomto čtení nelze hlasovat to dopracování. Čili souhlasíte, že to tímto způsobem pozměníme? Ano, děkuji vám za upozornění, a navrhuji tedy na vrácení garančnímu výboru. Děkuji, zaevidováno, je to takto v pořádku. Tímto i děkuji za váš příspěvek a chtěla bych vyzvat s přednostním právem je přihlášen pan předseda Radim Fiala.